A připraví se...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Hlavní průmyslová odvětví jsou informační technologie, zpracování kovů a elektrotechnický a chemický průmysl. Hospodářské vztahy Tchajwanu a České republiky. Obchodní bilance výrazně ve prospěch Tchajwanu, neboť velký objem vývozu je právě do České republiky.

Některé formy hospodářských styků a z nich plynoucí příjmy mohou zakládat daňovou povinnost rezidentů České republiky na území Tchajwanu a naopak.

Děkuji vám za pozornost. Nyní.. Tak jste předsedou strany, prosím. Děkuji vám, pane předsedající za udělení slova. Jenom krátkou poznámku. Já jsem samozřejmě rád, že se tímto opatřením ve vztahu k Tchajwanu zabýváme. Myslím si, že je to každopádně potřeba. A chtěl bych jenom požádat členky a členy vlády České republiky, aby se k našim tchajwanským partnerům chovali i při setkáních například s čínskými obchodními partnery důstojně, nenechávali je čekat za dveřmi. Abychom skutečně ukázali jako Česká republika, že si Tchajwanu vážíme a že to, že není uznáván jako stát, ještě neznamená, že se k němu jako k významného obchodnímu partnerovi nebudeme chovat uctivě. Myslím si, že česká vládní politika, a nejenom ta zahraniční ústy pana ministra Petříčka, ale všech členů vlády, by měla ukazovat, že jsme státem, který se nebojí, že jsme státem, který se před nikým nehrbí, a že jsme státem, který prostě nenechává naše partnery jenom z toho, že jsme ustrašení, čekat za dveřmi. Ano. Takže pan poslanec Petr Gazdík se omlouvá od 15 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Já budu velice stručný ohledně své zpravodajské zprávy.

Takže tam potom dostaneme možnost se pobavit o tom, jak to s tou politikou vůči Číně máme. Takže děkuji. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo.